Otevírám rozpravu.

Jde o to, aby se zjednodušila procedura ukládání a v praxi i výkonu peněžitého trestu.

O to se snaží tato novela.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní navrhovatelko, vážené dámy, vážení pánové, budu už poměrně stručný, protože kolegyně Válková většinu věcí, které měly odeznít, již řekla.

To bude naše snaha. Chtěl bych k tomu jenom říci, že kromě toho, co říkala paní poslankyně Válková, máme prostě příliš vysoké procento vězněných na počet obyvatel v České republice.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, jsem jeden ze spolupředkladatelů a chtěl bych poděkovat za přípravu tohoto návrhu zejména naší hlavní předkladatelce, paní kolegyni profesorce Válkové.

O tom vskutku musí být rozhodnuto.

Takže o tomto jsme ochotni samozřejmě jednat.